Mám tady nově pověření opět pro pana ministra kultury Antonína Staňka, aby zastoupil pana ministra Miroslava Tomana. Prosím, máte slovo. Jsem moc rád, že jsem slovo dostal a že pan ministr zemědělství byl tak prozíravý, aby mi v té přehršli zahraničních smluv dal ty složky zelené, abych věděl, že zelená je zemědělství. Doufám, že teď to nebude nějaká mezinárodní smlouva. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prostřednictvím pana předsedy vlády vám byl předložen k souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. Kromě protokolu o zemědělství je Česká republika signatářem dalších protokolů ke Karpatské úmluvě, a to Protokolu o ochraně a udržitelném využíváním biologické a krajinné rozmanitosti, Protokolu o udržitelném cestovním ruchu, Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů a Protokolu o udržitelné dopravě. Protokoly jsou nástroji pro provádění Karpatské úmluvy, které umožňují prosazovat cíle Karpatské úmluvy a rozvíjet spolupráci v klíčových oblastech karpatského regionu. Samotná Karpatská úmluva byla přijata na 5. ministerské konferenci Životní prostředí pro Evropu v Kyjevě v květnu 2003 a vstoupila v platnost dne 4. ledna 2006. Česká republika je jednou ze zakládajících smluvních stran této úmluvy. V rámci České republiky do působnosti Karpatské úmluvy spadají části Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Aspekty, které jsou v návrhu protokolu obsaženy, jsou z pohledu České republiky do značné míry řešeny v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie a příslušných dokumentů přijímaných na úrovni Evropské unie. Hlavními důvody, proč navrhujeme ratifikaci protokolu o zemědělství, je solidarita se zeměmi visegrádské čtyřky.

Při aktivním naplňování závazku protokolu o zemědělství se rovněž předpokládá spolupráce s partnery v karpatském regionu.

Přijetí protokolu nebude znamenat pro Českou republiku povinnost platit žádné povinné příspěvky nad rámec již poskytovaných příspěvků smluvních stran Karpatské úmluvy do řádného rozpočtu Karpatské úmluvy, to znamená, že nebude vytvořen žádný další samostatný fond pouze pro protokol o zemědělství.

Dosud protokol o zemědělství podepsaly čtyři smluvní strany, a to kromě České republiky také Maďarsko, Rumunsko a Polsko. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za podporu tohoto návrhu a také vám děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, dále jen Karpatská úmluva, byla přijata už v roce 2003.

Protokol o udržitelné dopravě dosud v platnosti není.

Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nevidím nikoho přihlášeného. Obecnou rozpravu končím. Případně závěrečná slova pan ministr, paní poslankyně Zahradníková? Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji, takže přistoupíme k hlasování.